Pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš už je na svém místě, takže poprosím ještě zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jaroslava Klašku, aby zaujal místo zpravodaje. Otevírám rozpravu. V tento moment neeviduji nikoho, že by se přihlásil do rozpravy. Takže pokud se nikdo nehlásí pan zpravodaj. Máte slovo. Chtěl bych jenom načíst legislativně technickou připomínku k tomuto sněmovnímu tisku. Ta zní: Část jedna článek jedna, novelizační bod 166.